Ne, jak je zhoršit, jako to děláte vy.

A já říkám, že byste radši měli řešit nedostatek léků jako například, a drahé potraviny a drahé energie.

Ale už vím, jak to bude probíhat. To je způsob jednání Fialovy vládní pětikoalice. Ale to občany zajímá.

To znamená, to opravdu není cesta, kterou by měla vláda podle našeho názoru jít. Takže vy jste tím, že vyhazujete peníze všude možně, všude možně do zahraničí, a zbytečně, tak samozřejmě, a řekl bych nepřiměřeně, abych to řekl správně, tak Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh.

Do úplné katastrofy.

To znamená, to je opravdu šílená situace.

Takže ten zákon spadl pod stůl a výsledkem je to, že Česká republika nemá zajištěnou vlastní potravinovou bezpečnost. Nemá. Jsme závislí na importu.

Jaké lanýže?